Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych poděkovat za zatím proběhlou diskusi, hlavně za tu věcnou, ale mám jeden problém. Chápu, že jednotlivé frakce chtějí prosazovat svůj pohled na migrační vlnu, na bezpečnost apod. Nevím, co z toho potom v podrobné rozpravě a v hlasování o jednotlivých usneseních vznikne. Měli bychom se domluvit na společné zahraniční a bezpečnostní politice právě vůči kritizované Evropské unii. A víte dobře, že Evropská unie má společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. A víte, kam to spěje.

Děkuji panu poslanci Seďovi. Prosím, paní poslankyně.

Obávám se, že jich mnoho není. Ale ráda bych to věděla.

Kolika z nich jsme schopni poskytnout pomoc. Obávám se, že jich velké procento nebude. Každopádně je to jiná civilizace.

Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch, po něm s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane předsedo.

Ještě před pár měsíci zaznívaly názory, ne, že se nic neděje, že je všechno s pořádku, že naopak máme přijímat.

Jakým způsobem se dnes na tuto situaci pohlíží? A jsem velmi rád, že je tady již pan premiér Sobotka.

Postupujme společně jako celá Evropa, protože tento problém se týká nás všech. Má otázka na pana premiéra je, a budu velmi rád, když na ni odpoví, jakým způsobem se Česká republika postaví vůči povinným kvótám, zdali kvóty přijme, nebo je nepřijme a bude se bránit u Evropského soudního dvora. Děkuji panu poslanci Černochovi. Pan premiér má vzápětí možnost, protože mu dávám slovo s přednostním právem. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci se omluvit, že jsem nemohl být tady přítomen úvodní fáze pokračování debaty Poslanecké sněmovny k migraci.

Je to třetí největší investice v historii samostatné České republiky, a proto jsem cítil potřebné, abych jako předseda vlády byl na místě přítomen. Využil jsem toho také k tomu, abych diskutoval s investory o tom, jak probíhá celá investice, jestli je všechno v pořádku. A mám pro vás pro všechny dobrou zprávu investice běží dobře, výroba by měla být zahájena v roce 2018, to znamená za dva roky, a práci tam najde víc než tisíc lidí, včetně lidí vysoce kvalifikovaných. A teď se dostanu k tomu, o čem se tady diskutuje v Poslanecké sněmovně, což je migrační krize. Takže od korejské investice k migrační krizi. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o postupu vlády České republiky. Od mé poslední zprávy se odehrálo několik zásadních jednání. Byly dojednány konkrétní a praktické kroky, kterými budeme jako členský stát Evropské unie a jako země, která ctí evropské hodnoty, na současnou krizovou situaci reagovat. Rád bych vás v této souvislosti informoval také o průběhu své pracovní cesty do Spojených států amerických, protože její náplň bezprostředně souvisela s řešením příčin současné migrační krize, které čelí celá Evropa.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout konsenzu, bylo rozhodnutí nakonec přijato po hlasování kvalifikovanou většinou. Proti se vyslovila Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Finsko se hlasování zdrželo z důvodu nesouhlasu s tím, že rozhodnutí nebylo přijato formou konsenzu. Takový procedurální postup, který byl zvolen na jednání Rady ministrů vnitra, nepovažuji za šťastný. Tento postup je pro mne jako pro předsedu vlády České republiky zklamáním. Silové řešení, přehlasovávání v takto citlivých věcech, je podle mého názoru velmi neprozíravé. Může to mít mimo jiné negativní vliv na vnímání Evropské unie mezi občany a může to také podněcovat nárůst extremismu a nárůst nesnášenlivosti. Rozhodnutí, které bylo přijato, podle mého názoru nerespektuje dohodu z červnové Evropské rady o konsenzuálním rozhodování a nepředstavuje systematický krok při řešení migrační krize. Předmětem přijatého rozhodnutí je dočasný a mimořádný program na relokaci celkem 120 tis. žadatelů o azyl, který by měl probíhat dva roky, a to zejména ve prospěch Itálie a Řecka. Původně měl tento program pomoci i Maďarsku, ale Maďarsko bylo nakonec na vlastní žádost z tohoto programu vyřazeno.